Pan poslanec Tejc hlasuje s kartou číslo 16.

Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády zahraniční cesta, pan vicepremiér Babiš bez udání důvodu, pan vicepremiér Bělobrádek pracovní důvody, pan ministr Jurečka do 12.30 hodin pracovní důvody, paní ministryně Marksová z dopoledního jednání pracovní důvody, paní ministryně Valachová z pracovních důvodů a pan ministr Zaorálek od 14.30 zahraniční cesta. Tolik tedy omluvy. Dnešní jednání bychom zahájili body z bloku třetích čtení, u kterých máme splněny zákonné lhůty.

A zatím na 18. hodinu máme bod 188, což je volba členů vyšetřovací komise, ale tam evidentně dojde ke změně. Pan poslanec Klán. Děkuji za slovo.

Nejedná se o zákon. Jedná se o volbu členů komise. Dříve to nestihneme.

Kolegyně, kolegové, já opravdu prosím o klid. Pan kolega Sklenák se hlásil? Děkuji za slovo.

Navrhuji zařadit na program, nikoliv pevné zařazení. Pan poslanec Mihola.

Já bych chtěl požádat o zařazení dvou bodů na program této schůze.

Také děkuji.

Zeptám se, zda chtějí pauzu. Potřebujete pauzu na poradu? Pokud ne, tak bych prosil ještě předsedy poslaneckých klubů, aby mi věnovali pozornost. Myslím si, že toto, jakkoliv se jedná, resp. nejedná o zákon, tak nejčistší postup, jak toto odhlasovat, je, aby předtím ještě někdo navrhl, že Sněmovna bude jednat po 19. hodině, protože bychom jinak řadili pevně bod mimo vyhrazené doby jednání.

Takže poté, až já s kolegou Sklenákem dojednáme tuto záležitost s ostatními předsedy, tak potom navrhnu jednání po 19. hodině. Anebo...

Takto si myslím, že to je asi nejčistší postup. Abych to trošku oživil, tak aby to bylo správné, tak to musí být jménem dvou poslaneckých klubů.

Ano, dobrá. V tom případě budeme hlasovat. Nejprve rozhodneme o návrhu, aby Sněmovna jednala po 19. hodině. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Nyní bychom hlasovali o změně pevného zařazení bodu 188. Zahajuji hlasování. To jsou volby vyšetřovací komise. Kdo je proti?